35. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace Prosím pana předsedu volební komise, aby se ujal slova. Jak víte, kolegyně a kolegové, tuto komisi jsme ustavili a zároveň naplnili členy během tří dnů v minulém týdnu. Volební komise hned v pátek 19. ledna projednala i vaše návrhy na předsedu této komise. Konstatuji, že jsme obdrželi pouze jednu nominaci v souladu s politickými dohodami na plénu Sněmovny, a je to nominace poslaneckého klubu ODS, který nominoval na předsedu stálé komise pana poslance Pavla Blažka. Zákonná lhůta 24 hodin mezi nominací a volbou je v tuto chvíli splněna. Podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny se předsedové poslaneckých komisí volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba ve Státních aktech je v tuto chvíli připravena. Ještě poprosím paní poslankyně a pány poslance o klid, ať slyšíme všechna data a časy a vše, co je potřebné. Zahajuji rozpravu. Nemám nikoho přihlášeného, žádnou přihlášku zde nevidím. Rozpravu opět končím a předávám slovo panu předsedovi.

To je srozumitelné.

Tím končím dopolední jednání naší Poslanecké sněmovny.